Česká republika skutečně je jednou ze zemí, která je nejvíce postižená. Není to jenom případ České republiky, vidíte, že situace se zhoršuje v Německu, Rakousku, na Slovensku, v zásadě v celé Evropě, není to výjimkou, a ostatní státy postupují velmi podobným způsobem.

Ostatně německý Robert Koch Institut už před týdnem, deseti dny varoval před tím, že ta nákaza skutečně se bude šířit, a bez omezení kontaktů, sociálních kontaktů a platí stále to pravidlo: Není kontakt, není přenos není možné tu situaci zvládnout. Víte, že existuje a tady o tom hovořil pan předseda Okamura zákon o ochraně veřejného zdraví, existuje ten takzvaný pandemický zákon, a pak je tady krizový zákon, který teď jsme se rozhodli využít.

A z judikátů soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, jednoznačně vyplývá, že pokud chceme výrazněji zasahovat právě do kontaktů mezi lidmi, pokud chceme omezovat provozy, které z našeho pohledu a z pohledu ekonomického jsou rizikové, tak to není možné dělat jinak než v rámci nouzového stavu.

Ale ten zásah skutečně je natolik razantní, že bez nouzového stavu není možné taková opatření přijmout.

Opatření nesporně jsou razantní, dotknou se celé řady oblastí, života lidí, podnikatelů, a mě to samozřejmě mrzí, že k tomu musíme přistoupit, ale musíme si uvědomit, že pokud nic neuděláme, hrozí reálně přetížení nemocnic, přetížení jednotek intenzivní péče, nebudou kapacity pro další pacienty.

Je jasné, že to je výrazně a tady souhlasím i s budoucí vládou, která měla na toto téma tiskovou konferenci o individuální odpovědnosti každého.

Opatření, která jsme zavedli v posledních týdnech, jednoznačně směřují k motivaci k očkování.

V České republice jsme dnes přes 60 % očkované populace jako celek, u dospělé populace jsme přes 70 %, 7273%. To stále není dost, abychom ochránili naše nemocnice.

Děkuji za pozornost. Chci se zeptat, jestli se ještě někdo hlásí v rámci změn schváleného pořadu schůze? Není tomu tak. Budeme nejprve hlasovat o zařazení, poté podle výsledku bychom hlasovali o tom, jestli ho zařadíme jako druhý bod nebo jako poslední bod schůze.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem. Děkuji za slovo.

Pane předsedo, zpochybňujete tím hlasování? Takže já vás nejdříve odhlásím všechny.